A poslední doprovodné usnesení: Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky řešit řádně uprchlickou krizi a zároveň i hospodářskou krizi, která se dotýká vysokých cen energií, pohonných hmot a potravin. A chtěla bych požádat o každém tom usnesení hlasovat zvlášť. Děkuji vám.

Nyní eviduji jednu přihlášku s přednostním právem paní předsedkyně Schillerová. Prosím, máte slovo. A pak je řádně přihlášen pan poslanec Kolovratník. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

A prosím, aby o něm bylo hlasováno. Děkuji. Děkuji. Já eviduji váš návrh, poznamenal jsem si ho. A nyní řádně přihlášený pan poslanec Kolovratník. Prosím, pane poslanče. Tak dobrý večer, děkuji za slovo. A vnímám podvečerní náladu zde ve sněmovně, že už asi vše bylo prakticky řečeno, ale já jsem byl k tomu vystoupení, a slibuji, že budu stručný, vyprovokován vystoupením pana ministra Síkely. Normálně by to byla faktická poznámka. Pane ministře, prostřednictvím pana předsedajícího, vím, že už s tím nic nenadělám, nenaděláme, že už ta situace je taková, jaká je k dnešku, tedy ke konci května. Určitě chci ocenit to, že jste férově a jasně řekl, že vám ten nouzový stav umožnil ty kroky, které jste popsal, ale při vší úctě, a prosím o pochopení, nemohu neříct nebo nemohu nezmínit to, co rezonovalo v médiích a ve veřejném prostoru.

Situace je naprosto kritická. Kvůli eskalující situaci obchodníci musí nakupovat za extrémně drahé ceny. Pokud bychom ty zásobníky měli svoje, měli bychom je k dispozici, tak v nich bylo možné ten plyn skladovat za ty levnější ceny a pak je obchodníkům uvolňovat za ceny jiné, než jsou ty spotové, než jsou ty špičkové.

Taková je realita. Děkuji.

Prosím, pane ministře. Já to dnes nechci, je to dlouhý den myslím pro nás pro všechny. Doufám, že se dobereme nějakého závěru, ale musím zareagovat, protože to zaznělo vlastně i v otázkách pana poslance Kotena, prostřednictvím pana předsedajícího, otázka nákupu. Jednak tedy otázka nákupu zásobníků nemá žádnou souvislost s dnes projednávaným tématem. Takže ta druhá věc, kterou chci poznamenat, je, že musím jenom znovu zopakovat, co vám už dnes jasně řekl můj vládní kolega, pan ministr Stanjura, a nevím, čemu jste v tom jeho vyjádření nerozuměli, že my nebudeme dávat žádné informace, které mají cenotvorný dopad na jakoukoliv transakci, protože v případě, že v jakékoliv transakci figuruje stát, tak většinou to má dopad, řekněme, spekulativní a většinou se ty ceny pohybují nahoru. Ale musím zdůraznit jednu věc.

Je tady spousta samozvaných odborníků, kteří se k tomu vyjadřují. Ona otázka zásobníků a využití jejich kapacity a dispozice s tím, co v těch zásobnících je, a jejich vlastnictví jsou rozdílné věci. A já vám také děkuji, pane ministře.

Chci se zeptat pana ministra nebo pana zpravodaje, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Pane ministře, prosím. A máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já bych vám chtěl poděkovat za korektní debatu, kterou jsme tady dneska v Poslanecké sněmovně vedli, a to myslím vážně. Trochu jsem v to doufal a pokoušel jsem se, řekněme, také odpovídat na veškeré vaše dotazy věcně a rychle. Na závěr jenom chci říci, doufám, že jsme přednesli dostatek důvodů a argumentů pro to, že Česká republika ještě na 30 dalších dnů potřebuje nouzový stav, tak abychom byli v České republice za prvé schopni zajistit veškeré náležitosti spojené s příchodem uprchlíků, ale zároveň abychom byli schopni zajistit bezpečí a komfort i občanům České republiky. A zároveň bych vás chtěl poprosit, abychom stejně konstruktivně, jako jsme jednali dnes, jednali i v rámci měsíce června o novelizaci lex Ukrajina, abychom vytvořili takové právní prostředí, které skutečně umožní náš příslib, a to ten, že dnes žádáme o nouzový stav ve spojitosti s migrační vlnou z Ukrajiny naposled. Děkuji vám. Já vám děkuji, pane ministře. Já bych chtěl jenom také poděkovat za korektní debatu a konstatovat, že během rozpravy padl návrh od paní předsedkyně Schillerové, respektive protinávrh, a to hlasování o prodloužení nouzového stavu na 14 dnů.

Požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami.

Já ta usnesení mám před sebou. Takže budeme postupovat tak, jak jsem řekl. Počet poslankyň a poslanců v sále se stabilizoval, a já tedy přečtu návrh usnesení.

Je to protinávrh oproti vládnímu návrhu. Kdo je proti tomuto návrhu?